Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážení hosté, vážené kolegyně a kolegové. Bohužel dnes to padlo, takže mám dvě minuty na to, abych řekl, co mám na srdci.

Jistě vznikne otázka, proč k tomu došlo.

A já jsem se dopustil toho nejhoršího zločinu... Pokud se to bude opakovat, přeruším jednání Sněmovny.

Patřím asi k jedněm z největších odborníků v republice, pravidelně jsem byl zván na světovou konferenci v Bruselu ETRA, kde byly čteny moje práce.

Ale jste přihlášen k technické nebo faktické poznámce, tak mi to ukazuje systém dvě minuty. Dobře. V tom případě je asi těžko co říkat.

Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám jednoduchý dotaz. Ale chtěl bych se zeptat na toto: Každý poslanec podle jednacího řádu má právo být účasten jednání ve výborech a být členem výboru. Ptám se, jak může nezařazený poslanec toto právo uplatnit. Musím tedy konstatovat, že pokud neexistuje jiná cesta, tak jednací řád je založen na tom, aby podporoval přeběhlíky.

Podotýkám, byť jako vyloučený člen, pravidelně dál docházím do výboru životního prostředí jako host a rád bych možná vyzval některé z kolegů z tohoto výboru, aby řekli, jestli jsem aktivní, jestli jsem přínosem, nebo nejsem.

Děkuji.

Já samozřejmě chápu kolegu Fiedlera, protože to, co zde zaznělo, je, musím říct úplně zcela naplno, nehorázná lež. Nechci se k tomu dál vracet. Ale musím se proti tomu ohradit, protože tímto způsobem napadat klub mé strany Úsvit je, myslím si, opravdu nemístné.

Ale skutečně prosím kolegy z bývalého jednoho klubu, aby pokud možno nezatěžovali Poslaneckou sněmovnu interními spory. Mám dostatek důkazů písemně, jak tomu bylo. Nerad bych používal silná slova.